Když se bavíme o tom vzorci, který valorizuje jednotlivé důchody, je si třeba uvědomit ještě jednu věc. To znamená, že do té doby první pololetí probíhá nějaká míra inflace, a tu teď neznám, protože v prvním měsíci byla 6 % a ona doběhne až do toho měsíce června, takže to nedokážu úplně posoudit, ale v každém případě v rámci té inflace a toho nákupního koše nedojde k tomu, že by ta životní úroveň těm důchodcům stoupla, což mě ovšem mrzí. Já bych byl rád, kdyby stoupala životní úroveň všem občanům České republiky, a tady nebudeme rozlišovat důchodce, rodiny s dětmi, pracující lidi a tak dále. V tuto chvíli si můžeme říkat, jakým způsobem jde zkrotit tu inflaci. Pan předseda Babiš, prostřednictvím paní předsedající, to tady řekl úplně na tvrdku. Úplně základem jsou energie v co nejkratší době.

A můžeme si tady povídat, nevím, někdo z mých předřečníků tady jmenoval nehorázné marže obchodních domů, ale to bychom museli zapojit orgány, které by to musely víceméně zkoumat položku po položce, protože já to nedokážu z tohoto místa říct a nerad bych někoho urazil, protože některé komodity, některé prodejní komodity skutečně můžou mít tu nákladovou položku daleko vyšší než jiné, a potom říkat rovnou, že ty řetězce se na tom pakují, to není fér.

A ta nabídka tu byla. Ta nabídka tu byla, já ji neznám v absolutním čísle.

Asi tak. Takže já si myslím, že je to velmi důležité a že těm důchodcům je třeba pomoci.

Já na to trošku koukám z pozice čísel, ale to neznamená, že neznám důchodce a že nemáme maminky a tatínky a nějak to funguje. Tak teď k meritu věci těch pozměňovacích návrhů. Ty pozměňovací návrhy jsou odůvodněné v těch sněmovních dokumentech, protože to je velmi podobné tomu, co tady načítali mí kolegové. Tak já vás odkážu jenom na zdůvodnění v písemné formě a přihlásím se k následujícím pozměňovacím návrhům, které jsou uloženy v systému:

Já vám děkuji za trpělivost a moc vám děkuji za to, že jsem mohl promluvit trochu jinak, než patří do obhájení těch sněmovních pozměňovacích návrhů. Děkuji moc. Děkuji, pane poslanče. A než udělím slovo panu předsedovi Babišovi s přednostním právem, máme tu jednu faktickou pan místopředseda Skopeček. Já jsem byl ve dvou předchozích příspěvcích u dvou předchozích řečníků zmíněn, tak si dovolím zareagovat na oba jejich příspěvky. První ke kolegovi Nacherovi, prostřednictvím pana předsedajícího.

Kolega Nacher tady říkal, kdyby nějaký automat byl. Naše platy se odvíjejí od automatu. Byla tu dlouhá diskuse o tom, že si jako poslanci nechceme hlasovat o svých platech.

Vy jste říkal, že naše argumenty jsou slabé. Já si pamatuju vaše argumenty na začátku té inflace, kdy jste říkal: vůbec to neřešte, je to dočasná inflace, rychle zmizí, žádné jiné centrální banky úrokové sazby nezvyšují, jenom Česká národní banka. Ukázalo se, že ty ostatní centrální banky se přidaly. Děkuji, pane poslanče. S další faktickou vystoupí paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Nacher.

Prosím, máte slovo. Pane místopředsedo, to je přesně, o čem jsme se tady bavili. Udělali jste z toho tu hospodářskou škodu, o které my máme pochybnosti, jestli je to hospodářskou škodou, nebo to hospodářskou škodou není.

Protože vy jste ve své podstatě nám dali nějakou hodnotu a dali jste ji tu maximální. Říkáte, že bude způsobena škoda 600 miliard v průběhu deseti let.

Říkám, nemá to ty náležitosti, které to má mít, a ve své podstatě já nevím. Já se třeba zeptám pana ministra.

To jsou právě ty věci a ty náležitosti, které u toho nejsou. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.

To jsem fakt neřekl.